Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Martin Plíšek, zda si přeje vystoupit. Přeje si vystoupit. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, velmi krátce. Údajný skutek, pro který policie žádá vydání pana poslance Svobody k trestnímu stíhání, se měl stát v roce 2012.

Myslím si, že jsme se na výboru shodli napříč politickým spektrem, že takovýto protichůdný postup orgánů činných v trestním řízení není správný, nevyvolává v nás jistotu o právním státu. Dodávám, že se to týká poslance, což je kauza, která je poměrně sledovaná. Je samozřejmě na jedné straně negativum v tom, že pan kolega je i mediálně a veřejně pranýřován, ale má zase samozřejmě možnosti se bránit.

Paní předsedkyně už to avizovala, předloží usnesení, na kterém se shodl celý mandátový a imunitní výbor, a chceme skutečně požádat ministry spravedlnosti a vnitra, aby vysvětlili celé Poslanecké sněmovně protichůdný postup orgánů činných v trestním řízení v této záležitosti. Tolik zatím moje vystoupení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V obecné rozpravě s přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mé vystoupení je motivováno jednou jedinou otázkou: A co bude dál? Kdo bude odpovědný? Všichni víme, že už jenom samotná žádost o vydání poslance k trestnímu stíhání je mimořádné poškození a často i zastavení politické kariéry a pověsti politika.

Všichni byli dopředu zničeni, dopředu popraveni. A vždy se k tomu dodávalo takové úžasné klišé, které psali někteří novináři typu Martina Komárka nebo Jany Lorencové: nechť jsou očištěni před nezávislým soudem. Jak mohou být očištěni před nezávislým soudem, když se nezávislého soudu nedočkají? Někteří mí kolegové na ten nezávislý soud čekají už čtyři roky a stále marně. Úkol byl splněn. Bylo požádáno o jeho vydání. Byl pošpiněn, částí společnosti obviněn, obžalován a popraven.

Takovýchto případů je spousta. Poslanecká sněmovna chce trpět, že si z nás orgány činné v trestním řízení budou dělat tímto způsobem legraci.

Klobouk dolů před nezávislou justicí! Pozor, nemyslím tím státní zastupitelství. Nezávislá justice jsou soudy. Státní zastupitelství je pověřeno nestranným výkonem působnosti.

Proč by to riskovali? Úkol splnili. Už pana poslance Svobodu poplivali dost. A já vás moc prosím, abychom si to líbit nenechali. Nejsem seznámen s návrhem mandátového a imunitního výboru, ale pokud tam nebude zmínka o vyvození odpovědnosti, tak ji půjdu doplnit. Mám tady jednu faktickou poznámku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan Kalousek mě zmínil. Nebudu se obhajovat za to, že jsem byl novinářem. Možná je to lepší než být celý život politikem. Co chci říci, věcně s panem Kalouskem naprosto souhlasím, že policie postupovala vůči panu Svobodovi špatně a že se skutečně leckdy v této zemi nedočkáme spravedlivého procesu živi. Skutečně tomu tak je. Je taky na nás, abychom se ptali, kdo, které politické garnitury zavinily tento neúnosný stav. Myslím, že je to zcela legitimní otázka. Dále bych chtěl upozornit na to, že toto se týká jenom poslanců, že mohou být vydáni. Hejtmani, členové zastupitelstev, kteří jsou obvinění stejně absurdně, prostě musí stíhání čelit. Pouze my poslanci máme toto privilegium. A chtěl bych pana Kalouska upozornit, že to jsou poslanci jeho strany, a myslím, že je pod tím podepsán i on sám, kteří navrhují tuto naši imunitu a toto naše privilegium zrušit. Nejde jenom o nás poslance, jde o všechny občany, kteří musí někdy čelit zvůli policie a takzvaných orgánů činných v trestním řízení. Mysleme, prosím vás, i na ně! Děkuji. S přednostním právem vystoupí pan ministr vnitra.

Odpověď je jednoznačná: na přímý pokyn státního zástupce. Tady se neustále zmiňuje policie, ale musíme si uvědomit, že příprava trestního řízení je dozorovaná státním zástupcem a státní zástupce je pánem tohoto řízení.

Už jsem požádal policejního prezidenta, aby připravil zprávu pro mandátový a imunitní výbor a zároveň pro vedení Poslanecké sněmovny.

To ovšem neznamená, že policie není nezávislá a nemůže konat dle zákona. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Já se obávám, že to je ten problém, který tady teď řekl pan ministr vnitra. On řekl, že policie je nezávislá. Policie je součástí exekutivy České republiky.